Vláda se v tomto duchu snaží investovat do supermoderních stíhaček, které jsou určeny pro útočnou válku, přitom jediný zdroj financování tohoto nákupu bude opět navýšení státního dluhu. Strýček Sam si to přeje, tak proč do toho nejít, po nás potopa.

Takto po destrukci vztahu s Ruskem budou dopady na naše hospodářství, a tím i občany fatální.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, pane poslanče.

Budu relativně stručný, jenom se krátce vrátím že se ukázalo, že částečně jsem byl celkem úspěšným vizionářem ke svému vystoupení, když se projednával návrh státního rozpočtu na letošní rok, protože jsem k návrhu v oblasti životního prostředí navrhoval dvě změny.

A tady musím říct, že v novele státního rozpočtu na letošní rok, která je předkládaná, skutečně se posiluje podprogram Nová zelená úsporám, v tomto případě tedy podprogram Budovy veřejného sektoru, o částku 300 milionů korun, nově tedy na 450 milionů korun.

Druhá kapitola, kterou jsem navrhoval v rámci změn státního rozpočtu v kapitole 315, Ministerstvo životního prostředí, bylo navýšení prostředků, které jdou na program péče o krajinu. A tady musím říct, že k žádnému navýšení nedošlo, nejenom tedy v původně schváleném státním rozpočtu, ale ani v této novele, což považuji za chybu. Opět se pokusím v rámci pozměňovacího návrhu tyto prostředky získat, protože bylo tam navrženo 150 milionů korun, já jsem navrhoval zvýšení o 150 milionů na celkovou částku 300 milionů korun. A tady chci říct, že je shoda, myslím, že nejenom ve veřejnosti ochranářské, ale i ve veřejnosti, která zahrnuje řekněme obce a další subjekty, že zrovna tento program péče o krajinu je velmi zajímavý. Jsou to především menší akce, jsou to stovky, nebo dokonce tisíce menších akcí v přírodě, které bojují proti suchu. Zapadá tam třeba výsadba stromů, budování a obnova tůní a tak dále.

Druhý naopak byl naprosto nenaplněn a o to víc je tam ten deficit znát. Takže určitě budu v dalším projednávání se chtít vrátit k svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji pěkně.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jen pár slov a ujištění ke komentáři k rozpočtu životního prostředí.